Díky moc.

My máme dneska již krizový zákon a máme náhrady podle krizového zákona.

Už dnes platí krizový zákon. Už dnes, pokud byla na někoho uvalena opatření, která mu zakázala činnost, tak je vláda povinna taková opatření kompenzovat.

Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím. Takže končím obecnou rozpravu. Navrhovatel? Zpravodaj? Máte zájem za navrhovatele. Děkuji za slovo. Chtěla bych vyjádřit i za ostatní předkladatele, že jsme připraveni jednat o úpravě těchto zákonů. Je nezbytné tady dát našim podnikatelům jistotu, je nezbytné jim dát naději a je nezbytné jim dát takovou podporu, aby přežili. Vidíme, že je to vždycky cíleno jenom na tu skupinu, která nejvíc křičí.

Právě proto v tuto chvíli je velmi dobrý tento návrh, protože řeší podporu jak za situace omezení vyplývajícího z krizového stavu, tak za situace omezení vyplývajícího z nařízení Ministerstva zdravotnictví i hygien.

Protože náklady, které zaplatíme v podobě ekonomické, ale i obrovské společenské frustrace, budou o hodně větší než to, kolik by nás stála jejich podpora v tuto chvíli.

Máme tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Dáme prostor poslancům, aby se dostavili.

Kdo je proti zamítnutí?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh...

Dobré odpoledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Budeme pokračovat.